A nyní si dovolím vám představit nejdůležitější složku života na zemi, a to je voda. Bez vody to prostě nejde. Jak tady na mikrofon říkal váš kolega pan Michálek, vaším prostřednictvím, voda je voda. Zaznělo to tady z toho pultu, kde teď stojím já, a já s ním plně souhlasím. Apeluji také na vás, kolegové, kteří nechcete, aby stolní víno, hlavně to zahraniční, bylo levnější než voda. A také na ty z vás, ctění kolegové, kteří si teď přemýšlíte, a tyto informace silně prosakují opravdu ven z koalice do veřejného prostoru, o ponechání kojenecké vody ve snížené sazbě. Ano, budu se opakovat. Voda je prostě voda.

Ano, přijde totiž další úprava, což si mnozí z vás ještě asi neuvědomují.

Ne všichni totiž budou ty obaly vracet.

A to cenová politika i při této velké inflaci je zatím jakžtakž v únosné míře. A co děti a mládež? Budete riskovat konec pitného režimu i u téhle skupiny? Víte, že mléko do škol se moc nechytlo.

Kolik to způsobí zdravotních komplikací a hlavně kolik to ten náš stát bude stát? Dnes ráno jedna televize dávala reportáž s panem doktorem, který se celoživotně touto problematikou zabývá. Zajisté ty peníze, které to bude stát, bude jich daleko více, než vyberete na přesunu nealkoholických nápojů do základní sazby. Ano, teď jsem řekl slovo nápojů. Totiž to, co bylo normální, potraviny a nealkoholické nápoje ve snížené sazbě, se nově v rámci vašeho ozdravného balíčku vaší vlády zcela nesmyslně rozdělují. Použiji to oblíbené rčení. Vytvoříte opět kočkopsa. Takže znovu se pokusím vysvětlit, voda je prostě voda.

Tady se mně to vůbec nechce rozebírat. Tady vytváříte docela zajímavý paradox.

Proto mnou výše uvedené důvody ponechání nealkoholických nápojů ve snížené sazbě by pro nás mělo být samozřejmostí a věřím, že selský rozum zvítězí. Někde jsem zaslechl, že ten hlavní důvod změny sazby jsou slazené nápoje. Ano, souhlasíme s vámi s regulací cukru v rámci ochrany zdraví občanů. A proto mám návrh pojďte za účasti odborníků stanovit maximální hranice povolených přísad těchto cukrů a dalších složek a věřím, že každý z výrobců si poté dokáže lehce ty hodnoty ve svých produktech přizpůsobit a ty výrobky, které tyto hodnoty překročí, přeřaďte do základní sazby. Za hnutí SPD vám mohu zaručit, že takovouhle úpravu ke snížení zdravotních rizik občanů rádi podpoříme.

Zaslechl jsem, že nebudete? Skvělé! Právě jste ušetřili 10 milionů do rozpočtu! Děkuji vám za pozornost. Nyní vystoupí v pořadí pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Jáč.

Pan premiér Fiala, bylo to včera, během včerejšího dne tady na mikrofonu říkal: přicházíme a máme tu sadu pečlivě projednaných opatření, pečlivě projednaných, to několikrát zdůraznil, která jsme vymysleli, která jsme mezi sebou vydiskutovali a připravili.

To zkrátka je protimluv a mně to prostě ukazuje na to, co má vaše pětikoalice v DNA, že navenek ukazujete jakousi jednotu, slovy pana premiéra, pečlivě projednaná opatření, soubor pečlivě projednaných opatření, ale ta realita je jiná. Ta realita je naprosto odlišná.